Já mám také rád přesná data, takže můžu říct přesně, kolik bylo testovaných. Ty 2 tisíce testů, k panu Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího, to je jedno z nejvyšších vůbec v České republice. Prostě nemůžete začít otevírat nové laboratoře.

Ale prosím, to je dáno fyzickými možnostmi těch laboratoří. Jinými slovy řečeno, prostě každý systém má své fyzické možnosti. To prostě není možné. A je tady samozřejmě i statistika, kolik se testuje v nemocnicích, takže v těch nemocnicích je to třetina z těch odběrů. Čili i toto je to, co odebírá jakési kapacity odběrových míst. Máme spíš opačný problém. A žádám vás, ač jsem dnes tolerance sama, abyste nezneužívali faktické poznámky.

Takže děkuji za slovo.

Děkuji. Tak to byla faktická poznámka.

Opravdu jenom velice stručně fakticky. Pan hejtman a poslanec Vondrák právě uvedl, že každý systém má své fyzické možnosti.

A proto chci jenom upozornit, že vlastně nebylo odpovězeno na to, jak se vlastně dopracovává ta klíčová součást toho strategického plánu testování, a sice jak budou zajištěny ty potřebné kapacity. Všem nám je jasné, že fyzické možnosti lidí nejsou... není možné změnit ze dne na den, ale prostě máme červenec, nejsme v březnu, a to je ta naše klíčová otázka.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Byly schopny dát 250 zaměstnanců k dispozici a velmi rychle navýšily tu kapacitu možných testů na 3 tisíce denně.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já musím tady zareagovat.

Karviná je větší ložisko. Je to větší problém.

Není to žádná tragická situace. A návrhy typu, ať mobilní týmy z republiky se přemístí na Karvinou apod., to je úplný nesmysl. Mobilní týmy byly proto na začátku, aby vyšetřovaly ty, kteří mají klinické příznaky, a nechtěli jsme si tu nemoc dovléct do nemocnic. Čili tyto názory absolutně nesdílím. Je samozřejmě špatně, pokud se lidé dozvědí o tom, že jsou pozitivní, pozdě. Ale já si myslím, že ty případy nejsou. A pokud jsou, tak jsou jednotlivé. A jestli se někdo dozví o čtyři dny později, že je negativní, není to úplně dobře, ale v podstatě se nic neděje. Situace na Karvinsku se v současné době zlepšuje.

Ta situace se nějakým způsobem vyvíjí. A vyvíjí se dobrým směrem.

Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené paní kolegyně poslankyně, páni poslanci, já jsem nakonec docela ráda za to, že tady proběhla ta debata, protože jsem měla aspoň možnost celou řadu těch věcí, které jsou důležité a na které jsem třeba i já chtěla znát odpovědi, tak slyšet, jak tady pan ministr reagoval, tak i další.